Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě tohoto globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívala ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka naprosto rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázce migrace dělá.

Vzniká dojem, že snad vláda ani netušila, že jde o dva rozdílné pakty. Problematika migrace je dnes zásadní celosvětové téma. Přístup k této otázce je zásadním střetem globalistů a vlastenců. Je třeba důrazně odmítnout jakékoliv snahy podřídit suverenitu České republiky v zájmu řešení problémů národů a zemí, které jsme nezpůsobili.

Uvedené globální pakty jsou produktem těchto falešných a nebezpečných koncepcí. Na půdě Poslanecké sněmovny je třeba zcela vyjasnit postoj České republiky k oběma těmto paktům a já vás zde chci požádat, abyste prosím podpořili zařazení tohoto bodu na schůzi. Děkuji vám.

Ano, děkuji. Tak s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, je nepochybné z posledních zpráv z veřejných zdrojů, že Kancelář prezidenta republiky již několik let se intenzivně snaží ovlivňovat rozhodnutí nezávislých soudců.

Jsem přesvědčen... Je velmi nepříjemné cokoli přednášet, když je hluk tak vysoký. Ještě jednou poprosím o klid. Ono se to vůbec nezměnilo! Děkuji vám, pane předsedo. Jsem přesvědčen, že takové jednání je skandální. Myslím si, že všichni z nás, kdo jsme skládali ústavní slib, víme, že nezávislost moci soudní je jedním ze základních pilířů právního státu a že prezident republiky, který je součástí exekutivy a snaží se tu nezávislost ovlivnit ve svůj prospěch, nedělá nic jiného, než že bourá samotné pilíře právního státu, a že Sněmovna jako vrcholný představitel moci zákonodárné k tomu prostě nemůže mlčet. Nemůže mlčet za předpokladu, že jí to nevyhovuje. Je docela dobře možné, že v téhle Sněmovně je většina poslanců, kterým vyhovuje destrukce právního státu. Potom můj návrh neprojde a bude to také informace. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud nám záleží na tom, aby nedocházelo k destrukci právního státu, aby se arogance moci nesmála do ksichtu vládě práva, pak pevně věřím, že budeme projednávat bod, který si dovoluji navrhnout, a to je bod Ovlivňování soudců Kanceláří prezidenta republiky. Jsem si vědom toho, že tuto středu o tom bude jednat podvýbor ústavněprávního výboru. Bylo by asi fér, aby o tom Sněmovna jednala až poté, co podvýbor ukončí své jednání. A velmi vás prosím, abychom nerezignovali na tenhle bod, aby nám jako ústavním činitelům a zástupcům moci zákonodárné nebylo jedno, že tady dochází k znásilňování pilíře právního státu, nezávislosti moci soudní. Ale je to samozřejmě rozhodnutí každého z nás a každý z nás jsme skládali svůj ústavní slib. Dovolte mi ještě po tomto návrhu stručnou reakci na návrh pana předsedy Okamury, který navrhuje jednání o reparacích Německé spolkové republiky vůči České republice.